Děkuji vám, pane poslanče. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji vám, pane místopředsedo. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové.

Tu sdělil za klub TOP 09 pan kolega Ženíšek a přednesl usnesení.

Já tvrdím, že jsme tam žádné pozorovatele neměli. Prosím, abychom se od toho distancovali, a také v tomto smyslu navrhnu v podrobné rozpravě návrh usnesení. Děkuji. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, na Ukrajině byla rozehrána hra velmocí Spojených států amerických, Evropské unie a Ruska. To celé na úkor ukrajinského lidu. Uvědomme si, kdy začala krize. Byla to neuvážená nabídka EU na asociační dohodu, která snad ani nebyla míněna vážně, neboť nebyla finanční pomocí, která by zajistila Ukrajině možnost takovou dohodu vůbec podepsat.

Nejlepším příkladem bylo zrušení jazykového zákona ihned po uchopení moci novou politickou garniturou, ale i vyslání oligarchů jako představitelů nové moci na východ země k pacifikaci tamního obyvatelstva.

Cestou z tohoto chaosu už může být jedině jednání všech, kteří tuto krizi dovolili. Tedy Spojených států, Evropy a Ruska. Je třeba vědět, že chaos přinesl jak porušování ukrajinské ústavy, tak mezinárodního práva. Jestliže se nám dnes nelíbí, jakým způsobem postupuje Rusko na Krymu, tak musíme vidět, že tomuto porušení předcházelo porušení ukrajinské ústavy. Jestliže se ve středu pan ministr Zaorálek odvolával na ukrajinskou ústavu s tím, že referendum bylo v rozporu s touto ústavou, fajn, ale v rozporu s touto ústavou byl sesazen i prezident Janukovyč a odstraněna vláda. A to nám jaksi nevadí. Pokud trvám na dodržování ústavy, tak musím ve všech bodech. Pokud toleruji jedno porušení, což Evropská unie tolerovala a podporovala, nemůže mě pohoršovat jiné porušení téhož dokumentu. Protože potom se ve vašich rukách mění právo jen na propagandistický klacek.

Pokud české vlády dlouhodobě tolerovaly dvojí standardy nejen v EU, ale také v Radě Evropy a v dalších mezinárodních institucích, musí si přiznat část viny. Je to i naše vina. A nyní se musíme ptát, které mezinárodní právo vlastně platí. To, které nám prostřednictvím pana Zaorálka vysvětluje americká administrativa, nebo obecné, které vytváří OSN? Kdo je pro nás orgán, který tvoří mezinárodní právo? Připomínám, že právo na sebeurčení je vyjádřeno v článku 1 odst. 1 jak Paktu o občanských a politických právech, tak i Paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech. Tedy v platných dokumentech, které spoluvytvářejí mezinárodní listinu lidských práv.

Tehdy se začaly násilím měnit hranice. A nebylo to před mnoha a mnoha desetiletími. Připomínám, že letos se má konat referendum o samostatnosti Skotska.

Tady připomínám účast některých našich poslanců na demonstracích na Majdanu. Dokonce tam byl předseda zahraničního výboru, a zahraniční výbor mu k tomu nedal, ale vůbec žádné pověření, aby tam českou Poslaneckou sněmovnu jakkoliv reprezentoval.

Když tolik mluví o nutnosti stability, měl by oslovovat obě strany, ne podporovat jen jednu. A říci, zda podporuje federalizaci Ukrajiny, která by zajistila práva všem obyvatelům. Jak mohla EU podepsat byť jen první část asociační dohody, byť se jedná o politickou část, s lidmi, kteří nebyli ukrajinským lidem jakkoli zvoleni a byli pouze dosazeni do svých funkcí možná ptejme se nějakými zpravodajskými službami, možná nějakou vůlí oligarchů, kteří tam dnes mají svou moc. A pomoc Ukrajině, a o to bych opravdu chtěla požádat, musíme vázat až na ukrajinskou vládu vzešlou ze svobodných voleb.

A promiňte mi, pokud až nyní pan Zaorálek říká, že budeme vytvářet analýzy našich kroků, myslím finančních, ráda bych ho poprosila, aby snad ani nemluvil. Každé jeho slovo v této krizi totiž stojí Českou republiku minimálně jedno pracovní místo.